Děkuji za slovo.

V sále je teď velký hluk, protože kolegové, kteří dorazili, zase odcházejí, čemuž rozumím. Prosím ty, kteří chtějí odejít, aby odcházeli v klidu, a ty, kteří chtějí poslouchat, aby se ideálně usadili a věnovali pozornost projevům...

Jedna strana, tedy opozice, se ptala, druhá strana, tedy většinou vláda, zastoupená v lepším případě jedním z ministrů, panem ministrem zdravotnictví, tu a tam na něco odpověděla, ale na celou řadu věcí odpovědi nenachází. A takto podobně, velmi podobně vypadalo i jednání, které jsme iniciovali. Opravdu to je důležité zdůraznit, že jsme jej iniciovali my jako opozice, s panem premiérem a zástupci vlády, abychom se o dnešním prodlužování nouzového stavu bavili včas. To druhé, které proběhlo dnes nadvakrát, na dva pokusy, nevedlo opět k žádnému výsledku, přestože už z úterý bylo zřejmé, že se opět budeme ptát na plán.

Tato vláda je příčinou celé řady těch věcí, ve kterých se dneska nacházíme, tudíž asi nemůže být řešením. Vy jste před krajskými volbami dali životy a zdraví lidí všanc místo toho, abyste včas zavedli účinná opatření. Dali jste zkrátka nad životy a zdraví právě své volební zisky.

My jsme také volali a křičeli i tady vládo, prober se!

A to se s námi veze od té doby až doteď a ten průběh všichni vidíme.

A jaká je realita?

To jsou priority, skutečné priority této vlády. Od té doby jsme se tady sešli nesčetněkrát. Od té doby jsme tady měli i mnoho mimořádných schůzí, které jsme často vyvolávali my jako opozice. Od té doby bylo dost času na to, tuto legislativu nejenom dobře připravit, projednat, ale zejména tady schválit. Realita je taková, že se to nedaří.

Nehodláte o tom opakovaně jednat. To vám neustále vyčítáme a snažíme se, opravdu velmi se snažíme vám vysvětlit důležitost těchto kroků, ale jste hluší a slepí.

Souhlasím s vámi.

Ani k tomu nedochází, i když vás o to opakovaně vytrvale žádáme.

Bylo to úplně přesně v tomhle duchu.

Jsme zkrátka těmi, kteří se snaží situaci pro občany této země řešit ku prospěchu nás všech. Ne opozice, nás všech. Ale k tomu jste neustále skeptičtí, hluší a slepí.